Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, projednávání bylo na mnoha úrovních a základem se stal potom pozměňovací návrh, ke kterému se vztahují a budou vztahovat už také všechny ostatní pozměňovací návrhy, které ještě dnes, jak jsem zjistil, budou na pořadu.

Nicméně znovu říkám, základem, který je schválen a doporučen, ke kterému se všechno vztahuje, je komplexní pozměňovací návrh poslance Milana Hniličky. Děkuji panu zpravodaji garančního výboru. Jak již jsem říkal, tak dalším výborem, který se návrhem zabýval, byl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Václava Klause, aby nás informoval o projednání ve výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den. Já jsem se přihlásil do obecné rozpravy, abych o tom pohovořil, čili teď to řeknu jenom stručně.

U nás se to také nějak projednávalo a jsem velice rád, že se tou změtí pozměňovacích návrhů nebudu zaobírat já jako zpravodaj, ale ctihodný kolega pan Juránek, který to ale díky své zkušenosti a inteligenci bezpochyby zvládne. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Většinu těchto návrhů jsem podal již do podvýboru a výboru, jsem rád, že dva mé pozměňovací návrhy výbor vzal za své. Dva jsem na základě rozpravy ve výboru stáhl, takže je podávat nebudu. Nicméně zbývá ještě dalších sedm, které výbor nepřijal za své, a další dva, které jsem ještě doplnil.

A proto zde navrhuji alespoň zřízení transparentního účtu, které není administrativně náročné a které pak nevyžaduje od těch malých klubů žádnou administrativu v dalších letech, jakmile se účty převedou na transparentní, nadále tak fungují.

Třetí pozměňovací návrh, který se týká transparentnosti je, že bychom rádi, i Piráti obecně, měli údaje v rejstříku, který je nyní zřízen, tak bychom je chtěli veřejné.

Některé věci jsou naopak velice dobré, pokud budou veřejné a ještě pokud budou v tom rejstříku jako otevřená data, aby si jednotlivé systémy pro ně mohly, pro tyto informace, sahat a nemusely se zbytečně překlápět lidmi a nemusel by se nad tím strávit čas.

Aby bylo co nejméně prostředníků po cestě k dotaci tomu sportovnímu klubu, který trénuje ty děti.

To znamená, týká se to pouze poslanců nebo senátorů.

Manažer, který má pět let zkušeností v čerpání dotací, v udělování dotací atd. by byl opět vhodný adept na předsedu této agentury, proto jsme navrhli uvolnění požadavku na předsedu.